Zde bylo vydáno a také odevzdáno 147 lístků.

Rada České televize je kompletní a tato volba končí. Ještě mohu doplnit, že funkční období zvolenému kandidátovi začíná dnem volby, je šestileté a začíná dneškem.